Vážené poslankyně, vážení poslanci, zaprvé chci deklarovat, že já nebudu součástí žádné dohody o tom, že se nebudeme vracet do minulosti, protože kdo nezná minulost, tak je velmi často nucen opakovat její chyby. A to já bych nechtěl, zejména pokud jde o otázky podpory obnovitelných zdrojů. Tahle vláda nebude opakovat chyby, které se tady staly v minulých letech. Poprosil bych prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Kučeru, aby věnoval možná jeden dva večery a přečetl si, jak to bylo za Topolánkovy vlády, jak to bylo za Fischerovy vlády, jak se vypisovaly podpory obnovitelných zdrojů v té době z hlediska Energetického regulačního úřadu a co dělalo a nedělalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v těchto letech. To byla kritická léta. Nejprve došly důsledky, a pak se ty důsledky řešily. Ani v jednom z těchto let nebyla ve vládě sociální demokracie. A naopak, my tady v opozici, i když jsme byli v opozici, tak jsme se snažili v době, kdy tady byla Fischerova vláda, urychlit schválení novely energetického zákona, které následně umožnilo snížit ty nepřiměřené podpory, které byly vypsány v době Topolánkovy vlády. Podařilo se je snížit. V čem byl ten problém?

A bohužel, tomu snížení těch potřebných investic se nepřizpůsobila výše podpory, stát nebyl schopen zareagovat, tím pádem se zkrátila vlastně doba návratnosti dramatickým způsobem a už to neodpovídalo tomu, co je pro společnost únosné, a vznikly velké finanční nároky. Bohužel ani ERÚ ani tehdy Topolánkova, následně vláda Jana Fischera nedokázaly včas zareagovat na změnu podmínek na trhu. To, co je další věc, je, proč ty nároky nejsou notifikované Bruselem, proč ty staré věci nedokázala za tři roky Nečasova vláda notifikovat. Zbylo to až na nás, my ten problém řešíme. Děkuji.

Tak to nebylo. Paní předsedkyně se pouze dožadovala nějakých stanovisek vlády, včetně slíbení beztrestnosti, které jí samozřejmě vláda dát nemůže. A my jsme se snažili zajistit maximální komfort pro ty úředníky, aby se cítili jisti v těch složitých dobách v tom složitém právním systému. Rovněž bych také nezpochybňoval to, že ta podpora byla vypsána legitimně.

Neskrývám, že jsem tomu rád, že to udělali. A ještě jedna věc. Není také pravda, že Brusel sdělil, že podpora je nepřiměřená a nelegální. Kdyby tomu tak bylo, tak by s námi zahájil řízení.

Evropská komise má tendenci si vyžadovat data o jednotlivých projektech, zkoumat jednotlivé projekty, protože ono to závisí samozřejmě na tom , kolik do toho investovali, a proto to tak dlouho trvá a proto potřebujeme i spolupráci ERÚ, aby dodával Komisi data. Já bych požádal, a můžeme tu debatu zkrátit, ať vystoupí pan premiér a řekne, jak situaci bude řešit.

A nelze říkat z formálně právního hlediska.

Tak pane premiére, tak jak se vracíte rád do minulosti, tak já bych vás poprosil, abyste řekl současnost a nejbližší budoucnost, jak zabráníte tomu, aby Česká republika se nedostala do obrovského finančního problému. Pan poslanec Zemek, po něm pan zpravodaj. Já už opravdu stručně.

Tady zaznělo, že to po nás požaduje Evropská komise. Tak to je taky nesmysl.

Pro všechny z vás, kteří se hlásíte s faktickými poznámkami, tak je informace taková, že v současné době je zde ještě osm přihlášených, takže na každého se dostane. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Za prvé ten problém se netýká zákona o podporovaných zdrojích, který byl schválen skutečně v roce 2004, ani pozměňovacího návrhu, který údajně předložila poslankyně sociální demokracie, protože poslankyně sociální demokracie žádný takový návrh nepředložila. Prosím, opakuji to tady asi podesáté, ten pozměňovací návrh předložil poslanec KSČM, ten návrh byl schválen, ale říkal, že pokud se budou snižovat příspěvky na obnovitelné zdroje, tak se nesmí ročně snižovat o více než deset nebo pět procent.

Ne náhodou není notifikován ten zákon právě kvůli těmto letům.

Já jsem rád, že tady zazněla ta slova, že je třeba postupovat a vracet se do minulosti, od pana premiéra, a zaznělo tady také to, že se to vlastně točí kolem notifikace. A já jsem si pročítal nějaké informace, nějaké dokumenty.